Ochrana oznamovatelů, takzvaných whistleblowerů, je fundamentálním prostředkem boje proti korupci a dalšímu protiprávnímu jednání ve společnosti. Zavedením komplexního a funkčního právního rámce ochrany oznamovatelů lze dosáhnout značných úspor nejenom veřejných, ale i soukromých prostředků, předcházet ekologickým škodám a újmám na životech a zdraví osob či zabránit poškozování veřejného zájmu v řadě dalších oblastí. Předkládané zákony cílí na poskytnutí ochrany širokému okruhu osob vykonávajících práci v soukromém i veřejném sektoru pro případ, že oznámí protiprávní jednání, ke kterému došlo uvnitř organizace, kde pracují. Chráněni před odvetnými opatřeními mají být nejenom zaměstnanci, ale také obchodní partneři zaměstnavatelů, osoby samostatně výdělečné činné, stážisté i dobrovolníci, jakožto i osoby, které oznamovateli pomáhaly protiprávní jednání oznámit nebo odhalit.

Klíčovou povinností, kterou návrhy zákonů ukládají vybraným zaměstnavatelům, je povinnost vytvořit důvěryhodné kanály pro podávání oznámení a poskytnutí ochrany před postihem či znevýhodněním v důsledku oznámení, a to i v případech, kdy původcem odvetného opatření je osoba od zaměstnavatele odlišná. V této souvislosti je třeba zdůraznit, že navrhovaná opatření, spočívající například ve vynutitelném zákazu odvetných opatření nebo přenosu důkazního břemena na zaměstnavatele, nemají sloužit jen k samotné ochraně oznamovatelů protiprávního jednání, ale také k prevenci závažné protispolečenské činnosti obecně.

Děkuji vám za pozornost. Děkuji, pane ministře.

Jako poslanec to můžete, pane ministře, navrhnout, takže eviduji to jako váš návrh.

Pan předseda Výborný. Děkuju, pane místopředsedo.

Děkuji za slovo, pane předsedající, díky tomuto tisku jsem si dnes už i trochu zaběhal. Děkuji za vstřícnost. Na druhou stranu jsem říkal, že tedy nebudu extendovat své vystoupení.

Neměla takové štěstí jako dnes já, že se to zařadilo tak rychle a dotáhli jsme to do druhého čtení. V podstatě stejný materiál se nám objevuje znovu a asi myslím, že i vím, kterou cestou se dá další diskuse. A jsou to právě ty změny, které se tam udály v tom tisku oproti původnímu návrhu z 8. volebního období, a to je otázka zachování anonymity oznamovatelů a otázka okruhu ochrany, kdy v tomto návrhu byly překvapivě vyjmuty přestupky, a přitom posouzení, zda se jedná o přestupek, nebo trestný čin, je často věcí poměrně odbornou a složitým posouzením, na které třeba orgány činné v trestním řízení mají specialisty, kteří se tomu věnují celý život a mají na to patřičné vzdělání.

To zatím pro začátek z pozice zpravodaje.